Takže zpátky k programovému prohlášení vlády.

Tedy vláda programové prohlášení, a možná poprvé v dějinách, v této oblasti plní beze zbytku a hodlá ho naplnit. Takže veškeré disputace tady a veškerá debata o tom, že neplní a kašle na učitele, není pravdivá. A proč se z toho stalo politikum?

A když se budu bránit, že to není systémové, že to je nenaplnitelné, tak vy řeknete, že nebojuji za naše učitele. Bojuji, ale systémově a trvale a tak, abychom splnili, co jsme slíbili. To je jádro celé debaty. Prosím vás všechny, vraťme se na tu racionální úroveň. Neříkejme, kdo jim chce přidat víc, a pak, když to je nereálný slib, tak tvrdíme, že ti druzí to nenaplnili. Kontrolujte mě, jestli to budu mít ve střednědobých výdajových rámcích. Kontrolujte celou vládu, jestli ty peníze tam jsou, jestli jsou skryté díry v rozpočtu školství. To je férová debata.

Děkuju za slovo. Upozorňuji, že jsme mimo bod, tedy hovoří jenom ti, kteří mají přednostní právo. Kolega Stanjura nechce. Děkuji za slovo. Jenom krátce. Jak je možné věřit vašim slovům, když oproti dohodě předsedů poslaneckých klubů se chováte jinak, a netrvá to ani 24 hodin? Budeme se tedy zabývat návrhy, které byly... Prosím. Já jsem si to našel, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy.

To znamená, když to zaokrouhlím, učitelé měli zhruba o 2 800 více, než byl průměrný plat.

O 120 korun.

Prosím sněmovnu o klid. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem tuto přihlášku podal ještě před půl desátou, takže nepotřebuji žádné dodatečné hlasování o tom, abychom se jí mohli zabývat. Chtěl bych navrhnout nový bod, a to Machinace Ministerstva dopravy se stanoviskem k zákonu o zrušení povinného přimíchávání biopaliv. Navrhuji ho zařadit jako bod číslo jedna dnešní schůze ještě před ty další pevně zařazené body. Jde o to, že v pátek minulý týden dalo Ministerstvo dopravy kladné stanovisko k zrušení povinného přimíchávání biopaliv, které navrhli Piráti spolu se 40 poslanci pěti dalších poslaneckých klubů.

A nějakým nedopatřením 26. března Ministerstvo dopravy podalo stanovisko nové, a to negativní. Takže já bych chtěl, aby pan ministr Ťok vysvětlil plénu této Sněmovny, jak je možné, že otočí během pár dnů o 180 stupňů, a navíc, že podává připomínky později, než má vyhrazenou lhůtu. Přijde mi to velmi nestoudné, že Ministerstvo dopravy místo toho, aby podalo připomínky samo za sebe, tak si poté po termínu přečte připomínky ostatních a v uvozovkách se k nim připojí, přestože ještě v pátek zrušení povinného přimíchávání biopaliv podporovalo. Děkuji předem za podporu tohoto návrhu. Námitku proti zařazení nového bodu nemám, takže budeme hlasovat o tomto návrhu na rozšíření programu schůze. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy postupovat podle schváleného pořadu schůze.